Nasnadě jsou další výbory, rozpočtový, protože celé to vzniklo jako snaha vydřít někdo další peníze, ale ty dva výbory jsou absolutní minimum, kde by to mělo být náležitě projednáváno i s těmi analýzami, které jsem tady zmiňoval.

Anebo ne, ale pak aspoň těm voličům říkejte pravdu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Laudátovi.

Kolegové předřečníci tady dlouhými slovy řekli strašně jednoduchou věc. Na tom odůvodnění toho čísla, asi probíhala nějaká fáze negociace, nevím, koho s kým, a možná odborné analýzy, na tom odůvodnění toho čísla, které se posunulo velmi dolů, na té míře odůvodnění se v tom sněmovním tisku příliš mnoho od té doby nezměnilo. Já se chci jen připojit ke kolegům, kteří dlouze hovořili přede mnou, krátkým banálním konstatováním, že opravdu na hospodářském výboru určitě budeme nadále klást otázky, jaké jsou odborné důvody toho, že to číslo v tuto chvíli není o několika set procent vyšší, ale že je zrovna takové, jaké je. Myslím si, že si to všechny konsekvence toho zákona zaslouží. Zároveň bych ale řekl, že v jaké kapitole se ministru financí podaří navýšit nějaké číslo o 100 %? Takových příkladů není mnoho. Sám jsem to, když jsem dělal rozpočty města moc často nezažil. Takže ten úspěch je docela velký, ale bez jakéhokoli zdůvodnění, proč je to zrovna 100 %, já si nedovedu představit, že bych pro to číslo hlasoval. Děkuji panu poslanci Novotnému za jeho faktickou poznámku. Nyní s přednostním právem pan ministr průmyslu a obchodu.

Děkuji panu ministrovi. S faktickou poznámkou dále pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Neplatil nový zákon.

Já si myslím, že realita bude taková, že tam zůstane stejné, zhruba stejné číslo jako v roce 2013 a žádné navýšení o půl miliardy se nekoná. Myslím, že nás čeká ještě debata o tom dělení.

Teď uvidíme, jaká bude reakce k vysvětlení a vystoupení pana poslance Kučery.

Děkuji panu předsedovi.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Ale fakt mě velmi znejisťuje ta informace, že původně je to navýšení za pronajmutí dobývacích prostor bylo uvažováno desetkrát a skončilo to na dvojnásobku.

Děkuji panu poslanci Adamcovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Složitá role nejenom zpravodaje, ale bývalého ministra a bývalého předsedy hospodářského výboru. Tak se to ve mně tak trochu pere. A teď řeknu něco, co bych řekl úplně na závěr při projednávání této normy. Já si myslím, že klíčové je, abychom znali, než definitivně rozhodneme o této novele, závěry, které se týkají jak aktualizované energetické koncepce, tak zvláště rozhodnutí o limitech. Protože jestli se bude těžit za limity, tak samozřejmě to bude mít dopad i v souvislosti s tímto zákonem, tzn. i výnosy pro stát, pro obce budou jiné, než když se nebude těžit za limity. Těch souvislostí je z mého pohledu mnohem více. Nechci tu nějak přerušovat legislativní řízení, ale myslím si, že v nějakém druhém čtení, v těch analýzách, které budou určitě vyžadovány v jednotlivých výborech, by pravděpodobně mělo dojít k nějakému mírnému pozastavení projednávání na základě nějaké dohody než spíše tady jednacího řádu, abychom věděli, jaké je rozhodnutí vlády o limitech těžby hnědého uhlí v severních Čechách, protože toto zatím nevíme. Máme avizováno pouze to, že se tak stane v nějakém relativně krátkém čase.

Tak určitě i já jakožto zpravodaj budu podporovat to, abychom na hospodářském výboru či jiných výborech takovou analýzu měli. Děkuji panu zpravodaji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče.

Tomu rozumím. Protože vláda rozhodnutí o limitech těžby neustále odkládá.